Prosím, máte slovo, paní poslankyně. Vážený pane ministře, v souvislosti s výběrem mýta by se hodila otázka, kde udělali úředníci na ministerstvu chybu v odhadech.

Prosím. Děkuji za dotaz.

A myslím, že to není úplně to nejpodstatnější.

Vnímám i to, že se odlehčilo sice určitým silnicím, ale samozřejmě někteří to zase trošku využívají nebo i zneužívají, a tím zase jakoby víc zatěžují ty dvojky a trojky. Je zase brzké dělat dneska účet. Počkejme.

Musíme hledat nástroje. Pokud by některé obce skutečně byly zatíženy více, což může nastat, já to nevylučuji, tak hledat to řešení. Samozřejmě někdo zase může říct: policie s tím může mít určité problémy.

Počkejme si alespoň na ty první tři měsíce.

Děkuji za odpověď, pane ministře. Nemáte, dobře.

Jak to vypadá?

Děkuji a pan ministr má slovo. Děkuji. Já ani ze své pozice nemohu toto slibovat.

Není to úplně systémové řešení, notabene prostě kraje by měly hospodařit se svými rozpočty.